Tady jednoznačně od kolegy poslance, od pana ministra, prostřednictvím pana předsedajícího, padlo, na co chce vláda použít příjmy, které řešíme tímto pozměňovacím návrhem: pouze a jen na mimořádné výdaje, které souvisejí s nárůstem ceny energií. Ty mimořádné výdaje budou ležet primárně v čem? Je nutné si spojovat právní předpisy této země. No primárně budou ležet v kompenzacích za zastropování cen energií. Po zastropování cen energií volala předpokládám většina této Sněmovny. A kdo bude mimo jiné jedním z nejvýznamnějších beneficientů zastropování cen energií?

Děkuju mnohokrát.

Neznamená to, že některé subjekty zřizované kraji nebudou tu zvláštní pomoc potřebovat, takže by bylo možné i kraje a obce, aby pomohly cíleně, takže ty finance na energie by dokázaly jistě smysluplně využít.

Na to navazoval 23. 10., což byla neděle, pozměňovací návrh pana poslance Michálka a dneska ke stejné materii máme další pozměňovací návrh pana poslance Jakoba. Mě nikdo ani z toho časového hlediska nepřesvědčí o tom, že to měl být vládní návrh zákona, že to je tak velikánská věc pro společnost, pro firmy, pro obyvatele, pro nás všechny tady ve Sněmovně, a ne že se to mělo začít projednávat druhým čtením.

Děkuji.

A právě proto si myslím, že ta kritika je opodstatněná.

Děkuji za slovo. No, pane poslanče Haasi, prostřednictvím pana místopředsedy, určitě je pravda to, že to je národní řešení.

Zítra určitě budeme projednávat první čtení rozpočtu, tak se k tomu vrátíme znovu. To, co jsem už řekla, ty příjmy nemají mašličky, ani ty výdaje, to znamená, tam nemůže nastat to, že tyto příjmy můžete vázat jenom na tyto výdaje.